Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví pan poslanec David Kasal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 270/6, byly doručeny dne 4. května 2015. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 270/7. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl projednávání předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento návrh byl již třikrát diskutován na plénu Poslanecké sněmovny a celkem pětkrát ve výboru pro zdravotnictví. Z těchto důvodů nepovažuji za nutné předloženou novelu podrobněji uvádět. Návrh představuje komplexní, a tedy značně rozsáhlou revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně byla k novele vznesena řada pozměňovacích návrhů týkajících se především problematiky očkování, ochrany zdraví před hlukem a oblasti sankcí. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro zdravotnictví mohu podpořit. Pokud jde o další pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení, nemohu souhlasit s těmi, které ne plně ústavním způsobem zasahují do problematiky hluku, negují zachování kolektivní imunity a tříští systém povinného očkování. K otázce očkování bych ještě rád dodal, že Ministerstvo zdravotnictví zahájilo širokou diskusi o záležitostech očkování ve všech aspektech. Za tímto účelem jsem již zřídil pracovní komisi, kterou tvoří zástupci ministerstva, poslanců Parlamentu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupci odborných společností a zástupci veřejnosti. Věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří pouze ty pozměňovací návrhy, které přispějí ke kvalitě zákona a v praxi pak k ochraně veřejného zdraví, a návrh propustí do dalšího legislativního procesu v Senátu. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu ministrovi, a vzhledem k tomu, že projednáváme legislativu hluku, tak i tady je hluk větší, než příslušný zákon připouští. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Nedivím se. Je to téma velmi důležité. Ale jak to tak bývá, pod svícnem je i v tomto případě tma a v té tmě se ukrývá dosud výrazně méně diskutovaný problém, kterým je ochrana před hlukem. Na první část problému jsem narazila už ve vládním návrhu. Šlo o to, že si vláda chtěla velmi rafinovaným způsobem usnadnit situaci při rozšiřování letiště Ruzyně. Tento problém řeší můj pozměňovací návrh pod číslem A12, který podpořil také zdravotní výbor. Jak jsem ale bohužel zjistila při pročítání pozměňovacích návrhů vzešlých právě z tohoto výboru, dostal se mezi doporučené pozměňovací návrhy také text, který ochranu veřejnosti před hlukem oslabuje.

Umožňuje totiž časově neomezené povolení k používání nebo provozu zdroje hluku, který nesplňuje stanovené limity.

Nyní bychom schválili zákon, který jim tuto ochranu bere. Tento návrh, který by si v tomto čtení jistě zasloužil důkladné vysvětlení ze strany svého předkladatele, považuji za špatný. A dokonce musím říci, že mě zaráží skutečnost, že si získal podporu zdravotního výboru. Žádám vás proto o zamítnutí návrhu pod číslem A11. Byla bych ráda, aby se tento pozměňovací návrh hlasoval také zvlášť. V případě, že by byl schválen, zvážím iniciování ústavního přezkumu, neboť se domnívám, že jak samotný text, tak jeho aplikace a důsledky se dotýkají ústavně garantovaných práv. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plíšek, po něm řádně přihlášená paní poslankyně Marková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl připojit ke své kolegyni Věře Kovářové a chtěl bych vás vyzvat k tomu, abychom neschválili pozměňovací návrh označený jako A11, který skutečně umožňuje stanovení neomezené výjimky na venkovní limity hluku.

Vy určitě ve větších sídlech s tím máte problém také. Myslím si, že stanovení neomezené výjimky, která je natrvalo, vede k alibismu těch orgánů veřejné správy, které právě mají zajistit příslušná protihluková opatření, které mají na starosti výstavbu obchvatů těchto sídel, aby nemusely v nějakém reálném čase rozhodovat, protože bude jasné, že ta výjimka je trvalá. Nyní je ta výjimka vždy na dobu určitou a příslušné správní orgány aspoň musí před jejím vypršením činit nějaká opatření, než je případně prodloužena. Takže bych vás chtěl požádat, abychom nepodpořili pozměňovací návrh A11 v zájmu ochrany občanů před hlukem. Děkuji panu poslanci Plíškovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Soňa Marková, po ní pan poslanec Ludvík Hovorka.